Může mi někdo vysvětlit, jak paní soudkyně přišla k tomu, jestli to je na základě nějakého posudku, nebo paní ombudsmanka, že se jedná v tomto případě o náboženský symbol, když to nikdo nedodržuje? A jak víme, tak muslimové se striktně drží Koránu, protože korán jim prostřednictvím archanděla Gabriela nadiktoval přímo Bůh, proto je neměnný. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bělobrádek a připraví se na poslední faktickou pan místopředseda Vojtěch Pikal. Jinak já jenom ještě, pane poslanče, teď se pan ministr chystá odcházet.

A jestli se tam nedostaví během krátké doby, tak já to budu muset přerušit. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nicméně pokud to tak ti lidé vnímají, tak si myslím, že je to potřeba respektovat. Samozřejmě jsou různé typy islámu.

Myslím si, že to jsou věci, které spolu souvisejí.

Nyní jenom zrekapituluji, mám tady čtyři faktické poznámky. Takže pane místopředsedo, máte slovo.

Konkrétně mám na mysli pronásledování paní ředitelky Ivany Kohoutové v rámci takzvané šátkové aféry, které se zpátky vrací do hry a ke kterému se váš úřad bezprecedentně propůjčil. Paní ředitelka pouze dodržovala pravidla.

Pro nás poslance je to varování Já vás musím přerušit, paní poslankyně, musíme dodržovat ten čas.

Nezlobte se na mě! Tak, nezlobte se, ale... byť samozřejmě vím, co jste chtěla říci. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom na doplnění pana poslance Bělobrádka vaším prostřednictvím, který tady momentálně není.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Samozřejmě v různých zemích je tato povinnost uplatňována různě.

Ale co je hlavní, je to nedílná součást koncepce politického islámu.

Vím to z Austrálie, tam tento proces probíhá poměrně dost dlouho.